Požádám tedy, aby úvodní slovo přednesl navrhovatel tohoto bodu, když mám přihlášky už mám čtyři první přihlášky s přednostním právem a požádám prvního přihlášeného do rozpravy pana Ivana Bartoše, aby se potom ujal role zpravodaje. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Ještě než začnete mluvit, požádám Sněmovnu o klid a případné debaty nad jiným tématem, než bylo schváleno jako první bod dnešního jednání, přeneste do předsálí, aby tady byl potřebný klid na jednání.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, scházíme se tu nad návrhem zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů premiéra Andreje Babiše. Jde o další díl nekonečného seriálu, řekl bych dokonce divadla, kdy část politiků udržuje českou společnost v permanentní politické válce proti výsledku voleb, přičemž se tito rádoby demokratičtí politici snaží permanentně zpochybňovat také hlasy voličů SPD. To je pro SPD zcela nepřijatelné. To první, co by tu mělo zaznít, je, že celé dnešní divadlo se odehrává nad návrhem zprávy, k níž se teprve budou dotčené subjekty a český stát vyjadřovat. Já osobně a také SPD jsme zcela jasně proti jakýmkoliv dotacím, které křiví trh. Považujeme za absolutně nemorální a zhoubné, pokud stát či Brusel z peněz všech daňových poplatníků, tedy i českých, podporuje jen některé vybrané firmy.

Dotace pobírali miliardáři jako pan Schwarzenberg z TOP 09, a pokud se mu tam vloudila chyba, tak pan Kalousek jako tehdejší ministr financí zařídil odpustky, aby se dotace vracet nemusely. Na tuto kauzu si všichni pamatujeme. Tahle zrůdnost kolem dotací není ovšem náš vynález. A faktem je, že zvlášť v zemědělství je to zásadní problém, protože západní země masivně své zemědělce financují a zvýhodňují je tak oproti našim. Mělo by tu také zaznít ano, pan premiér je fakticky ve střetu zájmů, ale tak jako každý politik, který mohl nebo může ovlivnit dotace. Zde je klíčové, zda docházelo či nedocházelo ke zvýhodňování firmy Agrofert. Nebo byly dotace použity na něco jiného? Dostal Andrej Babiš něco navíc či jinak byl zvýhodněn než ostatní? Nic takového se v tuto chvíli oficiálně neuvádí. Jen to, že jeho firmy dotace dostávaly. Po pravdě řečeno, pravidla musí být přece stejná pro všechny. A pokud už tedy dotační titul pro zemědělce existuje, uniká mi, z jaké logiky má být nějaká firma diskriminována. Schwanzenberg ano a Babiš ne? Buď oba ano, anebo ani jeden.

Rád bych měl v ruce konečně finální, oficiální závěrečnou zprávu. A do té doby není možno udělat závěry, protože tu finální zprávu prostě zatím nikdo z nás nemá. Samozřejmě, podstata je jinde. Účelové zveřejnění nástřelu auditu, který není ukončen, je pokus o nátlak na Babiše, ale to si zavinil Andrej Babiš sám svým jednáním. Jeho europoslanci v Evropském parlamentu vytrvale při hlasování podporují migraci a politiku diktátu nařízení z Bruselu.

Tedy, že jsou promigrační a protinárodní. Jediná frakce, která hájí národní zájmy evropských zemí, je naše frakce Evropa národů a svobody ENF v čele s Marine Le Pen a Matteem Salvinim.

V tomto ohledu mi nevadí předběžný návrh nějaké zprávy, jelikož si počkáme na finální verzi, ale vadí mi programový podvod na voličích, kterého se hnutí ANO dopustilo.

Vážené dámy a pánové, probíhá permanentní pokus o státní převrat, kdy dokonce veřejnoprávní Česká televize zve na protivládní demonstrace pořádané profesionálními manipulátory, což hned vysvětlím.

Přitom díky hlasům Babišových poslanců mají Piráti i ODS pozice místopředsedů Sněmovny.

A tomu všemu lidé na těchto demonstracích těmto lidem tleskají.

Prý na těchto demonstracích zároveň mnozí nadávají na Okamuru a SPD, přitom já ani SPD jsme se nikdy nepodíleli na vládě. Nikdy jsme nehlasovali ani pro důvěru této ani jiné vlády, především z důvodu, že je tam ČSSD, a nemáme tedy za sebou ani žádné privatizační zločiny, ani rozkrádání veřejných peněz, ani jiné kriminální kauzy, ani účelové zákony.

A právě výše uvedené strany tomu brání, a přitom chtějí odvolávat Babiše a Zemana a přitom kritizují ty, kteří tu odvolatelnost navrhují, a tleskají stranám, které té odvolatelnosti brání. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že se jedná o cílenou manipulaci.